Ještě dvě čísla, kterými dokladuji a argumentuji nutnost tento bod tady projednat a požádat ministry financí a dopravy o vysvětlení, je to řekněme takzvané Má dáti Dal. Jak jsem řekl, Zbyněk Stanjura prohlásil, že struktura a parametry financování budou předloženy vládě ke schválení, ale kritizoval to také Mojmír Hampl, že je to vlastně skrytý dluh, a ten skrytý dluh se ukazuje i v oficiálně schválených písemných dokumentech, v kapitole 327 státního rozpočtu, Ministerstvo dopravy, čteme na řádku Dotace pro SFDI částku přes 92 miliardy korun, ale proti tomu SFDI na straně příjmů počítá s částkou více než 123 miliardy korun, přesně tedy rozdíl těch více než 30 miliard. Opakuji, je půlka února, stále ještě neznáme parametry této půjčky, a budeme na to stále upozorňovat a žádat ministry financí a dopravy, aby tohle vysvětlili, ukázali, jak chtějí v letošním roce postupovat. Takže, pane předsedající, já prosím za prvé o zařazení nového bodu s názvem Nejistý rozpočet Ministerstva dopravy a ohrožení výstavby, a prosím, pokud páni ministři budou připraveni, můžeme to za půl hodiny zvládnout, zařadit tento bod jako první, pevně zítra ve čtvrtek v 11.00. Děkuji za pozornost. Děkuji, mám poznamenáno. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Proč bych chtěl hovořit o tomto bodu?

Ti policisté, prosím vás, nebyli policisté specializované služby, to, o co já se tady snažím, už několikrát jsem to načítal a stále nedostávám sluchu, aby někdo prostě to vyhodnotil a případně opravdu už jsme o tom začali aspoň diskutovat, a proto to tady dávám jako bod této schůze, abychom opět začlenili službu cizinecké policie jako specializovaný útvar s celorepublikovou působností, prostě vyčleněné policisty, kteří se budou věnovat této migrační krizi.

Stálo nás to obrovské množství finančních prostředků, vyčíslené náklady jsou přibližně víc jak 300 milionů korun na přesčasové práci.

Prosím vás, ta migrace neskončila. Pan ministr vnitra promarnil obrovskou příležitost, měli jsme půlroční předsednictví, měli jsme jakési vyhodnocení, kde jsme se bili v prsa, jak jsme to všechno zvládli.

Opět nedokážu si představit, že bychom toto dokázali zvládnout. A z mé zkušenosti opravdu, věřte mi, kdybychom tento útvar znovu zavedli, nebude to stát ani tolik velkých finančních prostředků a budeme mít jaksi vyřešenu jednu věc.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, děkuji svému kolegovi Robertovi Králíčkovi, který se snaží zařadit bod České pošty. V tuto chvíli jsem se dozvěděla tady informaci, že pan ministr vnitra zítra nebude na interpelace, takže pokud se nepodaří ten bod zařadit, budu tomu chtít, aby tak bylo v pátek, a předpokládám, že tady bude přítomen na bod lex Ukrajina V, protože bych se velmi ráda ptala na věci, které se dotýkají krajských asistenčních center. Mé zařazení bodu je v oblasti zdravotnictví.

Lidé vykupují léky, proto nejsou. Předložím změnu legislativy. Do poloviny tohoto roku. Situaci budu řešit na evropské úrovni. Já bych se chtěla zeptat: Kdo měl předsednictví EU teď půl roku? Nebyla to náhodou Česká republika?

Takže z jeho projevu jsem se prakticky vůbec nic nedozvěděla a vlastně nedává mi to vůbec žádnou naději, kdy ty léky budou.